Protože se samozřejmě zpřísňuje, zavádí se trest odnětí svobody třeba až na deset let za šíření informací přes internet, sociální sítě. Jenom doufám, že v případě schválení této novely orgány činné v trestním řízení budou přistupovat rozumně, že na jedné straně bude stíhán terorismus a na straně druhé to nebude zneužíváno vůči nějaké svobodě projevu, že tam bude proporcionalita a ta přiměřenost využívání těch poměrně přísných paragrafů. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Protože pan ministr říkal, že je potřeba to všechno udělat rychle. Já bych jenom velmi rád připomenul, že jsme před půl rokem podávali podobný návrh a byli jsme označováni za ty, kteří straší, že to není potřeba. Je tam určitý rozpor, ale samozřejmě Úsvit podpoří tento zákon, protože to považujeme za velmi důležité a uvědomujeme si plně riziko islámského teroru, a nejen islámského, ale vůbec teroru, který bohužel v současné době v Evropě panuje. Jenom na okraj.

Nyní faktická poznámka pana zpravodaje. Souhlasím s předřečníkem, že skutečně jde o nás, o naše rozhodnutí a nejde jen o tlak mezinárodních organizací.

Druhá věc. Chci uklidnit paní poslankyni Hnykovou. Určitě se nemusí obávat, že bude kriminalizována za své výroky. Skutečně v některých podkladech a návrzích, které se objevovaly ze strany jednotlivých ministerstev, byly úvahy o tom, že by se zpřísnilo posuzování verbálních trestných činů. Toto jsme důrazně odmítli. Já jsem rád, že pan ministr spravedlnosti vyhověl požadavkům, aby se skutečně tato věc nedotkla tohoto zákona. Myslím si, že omezování svobody slova by bylo velmi diskutabilní. Já osobně bych pro něj ruku zvednout nemohl. Nicméně pokud jde o ty verbální činy, ty samozřejmě stíhány budou. Takže kdokoliv z nás, kdo by se dopustil podpory, například schvalování teroristického činu nebo by vyzýval ke spáchání teroristického činu verbálně a přesvědčoval by někoho, aby něco takového učinil, tak by trestán byl. Nicméně to si myslím, že je věc, na které se snad všichni shodneme, že takové věci by stíhány být měly. Děkuji. Ještě s přednostním právem pan ministr. Potom už kolega Soukup, který je první přihlášený do rozpravy. K tomu, proč tolik let. Už schválil hodnoticí zprávu, ve které definitivně uzavíral, že jsme v rozporu.

I proto jsme z toho skutečně vyndali všechno ostatní. Máme tam jenom tohle. Děkuji panu ministrovi.

Dámy a pánové, já novelu trestního zákona v tomto směru vítám. Zároveň bych chtěl požádat zejména pravicovou opozici, která má výhrady, aby skutečně umožnila v tomto případě projednání ve zkráceném řízení, aby zapomněli na ty své zásady. Ale pár dalších námětů pro vládu, pro odpovědné resorty, bych měl.

Tím nejúčinnějším opatřením, jak se bránit terorismu a chaosu, je rezolutně odmítnout přesidlování migrantů na naše území.

Potvrzuje to středeční vyjádření europoslance za ČSSD Kellera pro média, že Evropský parlament ve Štrasburku právě projednává návrh Evropské komise, podle kterého budou všechny státy Unie jednou za tři měsíce povinny nahlásit, kolik jsou schopny přijmout migrantů z Řecka a Itálie.

To je, řekl bych, dost výbušná záležitost především před našimi krajskými volbami. Tak bych to asi hodnotil. Ale zpátky k legislativě. Připravil jsem a do systému za pár dní vložím novelu zákona o církvích a náboženských společnostech. Chtěl bych vyzvat vládu, aby i ona vyvinula patřičné legislativní úsilí. Jako důležité vidím zakázat financování výstavby mešit i jiné činnosti muslimských obcí ze zahraničí, zejména ze Saúdské Arábie a Kataru. Podobný krok udělali v Rakousku i dalších zemích.

Měli bychom usilovat o nedotknutelnost našeho národního práva. Mimochodem, novela trestního zákona, kterou dnes předkládá ministr Pelikán, řeší schvalování terorismu. Tady má asi autor na mysli verbální anebo psané projevy. Já bych vás přerušil, pane kolego. Požádám znovu sněmovnu o klid! Můžete pokračovat. To není scestná úvaha. A ještě dovolte jednu poznámku k zákonu, který budeme mít za pár dní na stole, zákonu o státním rozpočtu. Je drahá. Uvedu příklad. Na Frontex neboli evropský systém ochrany hranic dává Evropská unie ročně 137 milionů eur. Spojené státy americké vynakládají na ochranu svých hranic 30 miliard dolarů, tedy 20krát víc. Pak mohou dělat nějakou imigrační politiku. Evropa nechrání své hranice, nehledá řešení v zemích, kde vzniká problém.